Stejně tak jako politická příslušnost.

Děkuji, pane předsedající.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, poměrně hezky jste zde vyjmenoval, jaká všechna přednostní práva jsou a nejsou, a pokud vám chybí ty hlasy za vládní koalici, tak samozřejmě můžou vystupovat ministři, ale to by museli sem do Sněmovny také někdy chodit.

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jenom krátce k mému váženému kolegovi Patriku Nacherovi, prostřednictvím pana předsedajícího.

A byli tam i další členové vládní koalice, kteří využili přednostní právo pouze tady k tomuto. Děkuji. Já bych chtěl upozornit, že probíráme bod Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě, a já jsem v tomto odpoledním bloku ještě o žádné této věci neslyšel, protože se bavíme úplně o jiných věcech, takže na to bych chtěl také upozornit, k čemu mají, nebo nemají sloužit faktické poznámky.

Co ale musím říct a co mě od prvopočátku vlastně na té celé záležitosti tak iritovalo, vadilo, je ta obrovská politizace, která tuto ekologickou havárii provází. Já teď uvedu dvě roviny.

Pokud se budeme bavit o rovině odborné, tedy možných výstupech vyšetřovací komise směrem do legislativy, tak i zde osobně vidím zřízení vyšetřovací komise jako úplně zbytečné.